Závazek jsme přijali, dokonce bylo řečeno, že je na tom široká shoda, a nemá cenu se v těchto věcech podle mě dneska tady tlouci po hlavě. Připadá mi to jako neproduktivní. To, že někdo dává nějaký důraz na jednu věc, druhý na druhou, to by teď nemělo být předmětem nějakého obrovského dramatického sporu. Takže pro pořádek, je to asi čtyři pět let zpět, kdy jsme se vrátili k tomu, že jsme začali dávat peníze do obrany. Děkuji za dodržení času faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

Takže my naopak jako Piráti bychom podpořili pomalejší nárůst výdajů na zbrojení, protože se obáváme, že to nemusí být dobře vynaložené peníze. Děkuji. Připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. V roce 2015 jsme neměli ani silné školské rozpočty, žádnou profesní podporu učitelů a neměli jsme ani spravedlivé financování škol. Upřímně si myslím, že všichni víme, že do roku 2015 tady řádil politicky kdekdo, ale opravdu to nebyla sociální demokracie, kdo způsobil podfinancování českého školství. Udělala jsem bezpochyby chybu prostřednictvím předsedajícího a Jana Černochová je mi inspirací jako ženě, poslankyni, měla jsem o tom mluvit mnohem hlasitěji, v jakém stavu jsem české školství v roce 2015 nalezla. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Přece paní Valachová střídala pana ministra Chládka, který byl snad proboha také sociální demokrat. Takže to, co tady před malou chvílí zaznělo, jsme asi všichni pochopili. K panu kolegovi poslanci Zaorálkovi prostřednictvím pana místopředsedy. Víte, co je, pane kolego, to nejabsurdnější?

Vaše vláda, ta Sobotkova, se v HDP v předešlých letech dostávala bohužel pod 1 %. Ano, já k tomu přistupuji férově a říkám, že i v době naší vlády jsme museli škrtat v tomto rezortu, protože to dilema zbraně versus máslo bylo sociální dávky, zdravotnictví, školství versus zbraně a samozřejmě jsme potřebovali mít nejen sociální smír, ale potřebovali jsme ten rozpočet sestavit tak, aby o něm bylo možné tady hlasovat.

Děkuji za dodržení času.

Děkuji. To za prvé. Za druhé. Jestli skutečně máme rozhodovat o tom, jestli chleba, jestli tedy podporovat veřejné služby, anebo naopak zbraně, kde skutečně ministerstvo v podstatě ani nestihne ty peníze utratit, tak skutečně říkám jako sociální demokratka, že veřejné služby a podpora veřejných služeb, tedy ten chleba, ne ty zbraně.